Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po této vtipné vložce jsem jenom chtěl, protože předseda volební komise uvedl, že zákon stanoví, že tak určí volební komise. Zákon přesně říká, že tak určí Poslanecká sněmovna. Volební komise se shodla na tom, že losování na jedno, dvou a tříletá období provede ona a Poslanecké sněmovně je pouze oznámí. Jenom jsem chtěl, aby toto Sněmovna věděla. A kdyby s tím náhodou někdo měl problém, aby ho řekl teď, nebo aby pak mlčel navždy. To je jediné, co jsem chtěl. Já myslím, že to bylo individuální. Ano, pan předseda volební komise se k tomu vyjádří a potom pan ministr. Je to skutečně návrh. My jsme to hodně dlouho diskutovali na volební komisi. Ještě jednou říkám, v zákoně je uvedeno, že Sněmovna losem určí tři členy na rok, tři členy na dva roky, tří členy na tři roky atd. My jsme dlouho diskutovali, jestli má smysl zatěžovat tímto aktem nebo losem celé plénum. Shodli jsme se na komisi, kde jsou zástupci všech stran ve Sněmovně, že to považujeme za zbytečné a ten los provede celá volební komise. Mělo by to být podle všech regulí. Takže to jen na doplnění. Souhlasím a děkuji kolegovi Bendovi. Pokud by někdo byl proti, ať to řekne teď, a pak už ne.

Kolegyně, kolegové, jak vidíte, cena byla předána. Já jsem chtěl podat další, že bych otevřel obsah toho pytle a že by si každý mohl vzít, nebo osobně každému rozdat.

Děkuji. Já poruším jednací řád, pane ministře. To je opravdu na vás. Omlouvám se za to, že jsem překročil hranice jednacího řádu a hovořil jsem tady odtud. V tuhle chvíli musím dát rozhodnout, pokud se nikdo nehlásí, o způsobu volby. Rozhodneme tak v hlasování pořadové číslo 59, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tajnou volbou členů Rady Státního fondu kinematografie? Kdo je proti? Děkuji vám. Tajná volba byla schválena. Prosím pana předsedu volební komise, aby oznámil, odkdy dokdy budeme volit a dokdy budou sčítat, abychom mohli vyhlásit případnou přestávku.

Takže to je všechno z omluv, a můžeme tedy přistoupit k provedení volby.

Do té doby budeme vydávat lístky a provádět volby. Pak může schůze Sněmovny pokračovat. My v komisi budeme hlasy sčítat v průběhu projednávaných bodů a výsledky vyhlásím operativně během další části schůze. Pane ministře, máte slovo. Prosím, pane ministře. Děkuji ještě jednou.

Děkuji.